Pane předsedo, pan ministr zahraničních věcí je omluven z pracovních důvodů.

To je prostě hanba, kolegové ze sociální demokracie.

Ale není pravda, že neexistují důvody.

Proto mě mrzí, že teď na poslední schůzi Poslanecké sněmovny tento zákon předkládá, a prosím všechny, abychom zvážili, zda pro to zvedneme ruku.

Děkuji za slovo.